S další faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Teď budu vaším prostřednictvím mluvit ke svému kolegovi přes uličku, k předsedovi poslaneckého klubu KDUČSL. Pane předsedo, vy jste mě požádal před pár měsíci, aby se zástupce našeho klubu zúčastnil semináře o občanském vzdělávání. Pak jste přišel s velmi rozsáhlým usnesením Poslanecké sněmovny, pro které my jsme hlasovali.

Vaše dnešní vystoupení, vaše alibistická slova jsou opravdu neuvěřitelná. Už tady máte jeden dluh.

Dámy a pánové, já jsem se ke školskému zákonu obsáhle vyjadřoval v prvním čtení a teď jsem se zájmem sledoval tu debatu, která mi připravila jisté zadostiučinění, protože všechno to, co jsem připravoval jako ministr školství, je přijímáno bez problému. Naopak to, co jsem v té novele neměl, to znamená registr pedagogických pracovníků, je předmětem diskuse, stejně jako to, co jsem tam měl a co vypadlo, a to je domácí vzdělávání.

Za prvé, domácí vzdělávání neznamená, že se vzdělávací systém a stát vzdává hodnocení kvality vzdělávání a odpovědnosti za výstup. Domácí vzdělávání je pouze forma, ale stát stejně kontrolní mechanismy má neustále u sebe. To je první věc. To není žádný momentální nápad. Ministerstvo školství několik let domácí vzdělávání na druhém stupni testovalo. Výsledky jsou jednoznačné. Žádné riziko tam neexistuje. A další poznámka. Je to nesmysl. Máme bohužel i děti, které se třeba vzdělávají v nemocnicích a v ústavech, máme děti, které vzhledem k tomu, že třeba sportují, tak de facto absolvují něco jako domácí vzdělávání. Máme děti, které kvůli pracovním povinnostem rodičů také nemohou pravidelně navštěvovat školu. Žádný problém v tom není. Ten zákon bez toho, že posuneme domácí vzdělávání do druhého stupně školy, je zákon, který nemá smysl. Děkuji panu poslanci Fialovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Mihola a po něm pan poslanec Kořenek. Prosím, pane poslanče. Já v těch dvou minutách tady nestačím seriózně reagovat na výtky, připomínky a někdy s prominutím bláboly a spojování s úplně jinými záležitostmi. Já trvám na tom, že individuální vzdělávání podporuji. Dokázal jsem v jiných věcech. Teď najednou jsou hrdinové. Já se zeptám na jednu věc. Jak jste tu věc posunuli dál? Ona se netestuje první rok. Kdo se toho chytil? Kdo byl iniciativní? Kdo předkládal novelu? Mě by skutečně zajímalo, na čem to zadrhlo ve chvíli, kdy se to mohlo posunout výrazněji dál. A teď tady budeme poslouchat nějaké levity.

Tak určitě doufám ani na chvíli si nemůže myslet, že bych já nějak lacině něčemu ustoupil.

A věřte, že jsme seriózně diskutovali nejenom domácí vzdělávání, ale x dalších věcí. Děkuji. S další faktickou poznámku pan poslanec Kořenek, připraví se pan poslanec Seďa. Děkuji. Dámy a pánové, já jenom dvě věci. Pojem domácí vzdělávání je spíše hovorový. Druhá věc. Ty podmínky dneska nejsou. Já vám teď přečtu jeden příspěvek, nebudu ho upravovat, který mi přišel od jedné paní ředitelky jako konkrétní příklad: Mám pro vás příspěvek do debaty o domácím vzdělávání na druhém stupni. Je to skvělé. Od října nám odešla jedna propadající záškolačka do individuálního vzdělávání. Škoda, že se ten výdělek nezdaňuje. Takhle to chceme? Děkuji panu poslanci Kořenkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, je pátek třináctého. Prosím vás, tento zákon tady je v Poslanecké sněmovně téměř pět měsíců. A já teď nevím, jestli jsme v prvním, ve druhém nebo ve třetím čtení. Já myslím, že jsme ve třetím čtení. Pojďme hlasovat, prosím vás, nebo příště navrhnu, aby školské věci se projednávaly i ve výboru pro obranu. Tam to umíme vyřešit. Prosím, pane poslanče. Pan předseda Mihola se zeptal, kdo to připravoval a proč jsme to nedělali. Já mu rád odpovím. Připravoval jsem to já. Ten školský zákon, který tady předkládá pan ministr Chládek, a je to tak dobře, byl z velké části připraven pod mým vedením na Ministerstvu školství. Jeho součástí ovšem bylo i to domácí vzdělávání. Právě vzhledem k jinému charakteru toho vzdělávání na druhém stupni jsme tam zpřísnili podmínky, za kterých mohou rodiče provádět individuální vzdělávání, aby to bylo tedy korektně řečeno. Několik let to bylo ministerstvem už předtím testováno.

To bychom nemohli postoupit v ničem nikam dál. Ty relevantní testy prokázaly, že v individuálním vzdělávání vůbec žádný problém neexistuje a nemůže existovat. A jestli neumožníme pár stovkám lidí, aby mohli individuálně vzdělávat děti z nejrůznějších důvodů, tak děláme velikou chybu a vracíme náš vzdělávací systém někam zpátky. Je to chyba, nedělejme to.